Ten stát v každém tomto segmentu hraje přece klíčovou roli.

A jak je dobrým zvykem v České republice, všechno tady platí ti chudší a ti pracující.

To se bohužel nepodařilo a Senát se spokojil s tím, že víceméně vyrovnal, a ne ještě úplně stoprocentně, ty propady obecních a krajských rozpočtů, které i tak po té kompenzaci dostanou obrovskou ránu.

Budu konkrétní. O daních se hlasuje v referendu ve Švýcarsku. Dám konkrétní příklad.

Je to daň. No a nejenom že si ji nesnížili, oni ji v tom referendu zvýšili.

To znamená, to jenom pro vaši informaci.

Já myslím, že už bychom tento argument měli zanechati odpůrci referenda, odpůrci demokracie, ty samozvané elity, protože jestli nejsme jako ve Švýcarsku, tak je nejvyšší čas začít, abychom se přiblížili těm skutečným demokraciím, a začít tu skutečnou demokracii, abychom se přiblížili těm nejlepším světovým zemím, a pořád to pod nějakými výmluvami neodkládat. My si myslíme, že tato země patří občanům a že nepatří elitám. Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

A pan předseda Okamura jistě ví, že to byla sociální demokracie, která mimochodem i s spolu s SPD tvoří aktuální ústavní většinu a je připravena na hlasování o celostátním referendu. Reagovat bude pan místopředseda Tomio Okamura faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, tak to je na delší rozbor.

No dobrá. Zakazujete hlasovat například o tom, zdali máme zrušit Senát, či ne.

To přece není demokratický zákon o referendu.

Má to být pojistka demokracie. A my právě to referendum vidíme jako ten třetí pilíř demokracie při zrušení Senátu. Takže naopak, to je ten náš návrh. Takže pojďme možná radši spíš k tomu daňovému balíčku. Budeme pokračovat faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji.